Já vám také děkuji, pane poslanče.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Od té doby se nám podařilo nastavit spolupráci jak s ICT Unií, tak s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, s kterými se společně snažíme dopracovat k tomu, aby bylo možné evropské peníze čerpat. Snažíme se dopracovat Národní plán sítí nové generace, tak aby byl předložen do konce června.

Zdá se, že na většině území České republiky je schopen soukromý sektor postavit vysokorychlostní sítě bez účasti evropských fondů.

Chtěl bych k tomu dodat, že poté, co bude schválen národní plán, bude muset ještě proběhnout konzultace se sektorem, to znamená ověřit, že skutečně tam internet nikdo nehodlá vybudovat ze soukromých prostředků.

Pan poslanec vám položí doplňující otázku. Já chci poděkovat panu ministrovi za vyčerpávající odpověď. Děkuji. Požádám tedy o interpelaci pana poslance Daniela Korteho. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Policie České republiky se nemůže tvářit, že neví, že jistá skupina osob již několik měsíců nezákonně okupuje tak zvané Autonomní sociální centrum Klinika. Základním znakem právního státu, k němuž se hlásíme, je zákonnost. Orgány veřejné moci smí činit pouze to, co jim zákon výslovně povoluje, zatímco občané smí činit vše, co jim zákon nezakazuje. Ovšem neoprávněné užívání nebytového prostoru je trestným činem. Za prvé, odst. 1: Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. Odst. 3: Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán a) spácháli čin uvedený v odst. 1 jako člen organizované skupiny, atd.

Co s tímto nezákonným stavem hodláte učinit? Já vám děkuji a požádám pana ministra vnitra, aby vám odpověděl.

Prosím, pane ministře. Děkuji.

A samozřejmě každou takovou informaci bere police velmi vážně. Příkladem toho bylo i včerejší ukončení jednání Poslanecké sněmovny, kterého mnozí z nás byli svědky. Já bych tady asi mohl debatovat o tom, proč, když policie tedy ať už z jakéhokoli důvodu zcela vyklidí tuto budovu a předá ji vlastníkovi, tedy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, proč vlastník nekoná tak, aby se tam nemohli tito lidé vrátit.

To znamená, jsou to živé věci.

To znamená, to nesplňuje tu občanskou nebezpečnost, nebo tu nebezpečnost v tom, že někdo vnikl násilím do prostoru nebytového.

Není to tedy ta situace, kdy někdo svévolně, de facto za použití násilí třeba vstoupí do prostoru, ke kterému nemá vůbec žádný právní vztah.

Notabene mezi těmi vypůjčiteli a státem v současné době probíhá soudní spor, kdy oni napadají právě tu situaci, kdy výpůjčka byla ze strany státu ukončena, tedy nebyla prodloužena. Samozřejmě je potřeba vyčkat rozhodnutí soudu v této věci. My čekáme, jak se k tomu postaví Úřad pro zastupování státu, ale nepředpokládám, že se k tomu postaví dříve, než soud rozhodne ve věci pravomocně.